Cílem předloženého návrhu je řešit především přetrvávající tlak na posílení rozpočtů krajů, aby prostřednictvím větší finanční samostatnosti krajů mohly kraje podpořit rozvoj svých regionů.

Na druhé straně se zde i uvádí, že i toto hodnocení je zjednodušené, neboť objem daňových příjmů z DPH u obcí sice pozitivně ovlivnila novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2013, avšak celkové efekty této novely na obce byly výrazně diferencované v důsledku změn vah a kritérií přerozdělení mezi jednotlivé obce České republiky.

Tento návrh reaguje na kritiku ze strany krajů a povede jistě k posílení finanční samostatnosti, ke stabilizaci krajských rozpočtů a k rozvoji krajů, jak už tu bylo řečeno. Musím říct, že nejenom já, ale i moji kolegové a kolegyně plně podporujeme navýšení tohoto rozpočtového určení daní krajům, protože kraje potřebují finance na opravu cest, na nemocnice, na školství a podobně. Při projednávání návrhu zákona v prvním a ve druhém čtení mnohokrát vystoupili současní i bývalí starostové i poslanci a poslankyně, kteří upozorňovali na to, že kromě krajům by se mělo přidat také obcím.

Také z tohoto důvodu navrhli někteří poslanci, paní kolegyně Kovářová, pan kolega Vilímec, pan kolega Stanjura, pan kolega Beznoska, pozměňovací návrhy, které by tuto nerovnost napravily. Je to dost, ale myslím si, že stejně jako ministr financí našel finanční prostředky vždycky, když říkal, že na nic peníze nejsou, a nakonec po týdnu hledání tam vždycky peníze našel. Garanční výbor, kterým je rozpočtový výbor, bohužel tyto pozměňovací návrhy nedoporučuje schválit. Rád bych se zeptal pana ministra financí, zda si myslí, že je správné přidat jen krajům a obcím ne. Rád bych se zeptal pana ministra financí, zda obce nepotřebují peníze na další rozvoj. A také bych se zeptal pana ministra financí, zda vůbec ví, s jakými problémy se potýkají obce a města. Já si odpovím sám: Pan ministr financí vůbec na jiné věci nemyslí a vůbec nezná situaci, s jakými problémy se obce a města mnohdy potýkají. Pan ministr financí tady hovořil také o tom, že obce hospodaří dobře, proto nepotřebují více peněz. Z toho jsem usoudil, že stát i kraje hospodaří špatně, protože krajům musíme přidat a stát hospodaří s deficitem desítek miliard.

Není to žádná velká částka, když si vezmete, že obce se připravují mnohdy ještě na opravy komunikací, chodníků, kanalizací, na velké projekty, na které čekaly i z evropských dotací které bohužel v současné době a v novém programovém období nebudou moci z těchto programů většinou financovat. Proto mají obce na svých účtech peníze, aby mohly realizovat projekty, které pomohou zkvalitnit život v jednotlivých obcích a městech. Už jsem tady říkal minule při projednávání druhého čtení, že mnohé obce a města nemají za dvacet pět let od revoluce opravené chodníky a komunikace, a stát se bohužel rozhodl, že obcím dá jen tolik, kolik si myslí, že jim postačí, místo toho, aby jim dal tolik, kolik potřebují. Nekritizuji jenom současnou vládu, chybu udělaly i minulé vlády, i když ta předposlední zrovna udělala obrovský krok k rozvoji obcí a měst tím, že navýšila rozpočtové určení daní.

Tyto regiony se samozřejmě nacházejí v bohatších a vyspělejších zemích, ale jsou úspěšné především proto, že mají mnohonásobně vyšší rozpočty než srovnatelné obce a města. Milé kolegyně a kolegové, pokud nepodpoříte navýšení rozpočtového určení daní u obcí a měst, dáváte tím občanům najevo, že si nevážíte náročné práce starostů, kteří bojují o každou korunu pro svou obec, a že si nevážíte ani občanů, kteří mají nárok na kvalitní život v obci.

I to je možné zamyšlení, jak pomoci obcím a městům k tomu, aby se mohly opravdu rozvíjet a vytvářet kvalitní místo pro život svých občanů. Milé kolegyně a kolegové, věřím, že nejenom vyslyšíte připomínky a prosby nás starostů, kteří tady před vámi stojíme, ale i všech občanů, kteří čekají na to, aby měli opravený chodník, aby měli opravenou komunikaci a aby měli všechny dostupné služby ve svých obcích a městech. Děkuji vám za pochopení a případnou podporu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, naposledy, víceméně pro to, že jsem byl paní kolegyní Kovářovou vyzván k diskusi. Mohu jí říct, že já mám velké pochopení pro její pozměňovací návrh, stejně tak, jako znám mnoho členů Občanské demokratické strany, kteří chtějí férové konkurenční prostředí a mají velké pochopení pro zavedení elektronické evidence tržeb.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Chtěla bych se optat prostřednictvím předsedajícího pana kolegy, co to znamená pochopení. Znamená to, že budete hlasovat pro tento pozměňovací návrh? Děkuji.